Děkuji. Teď dorazila omluva pana poslance Šrámka, který se omlouvá od půl třetí do 17 hodin. Prosím pana poslance Hovorku, připraví se pan poslanec Korte. Děkuji za slovo.

Celá příprava datové struktury včetně připravovaných úřednických agend měla a musí být posouzena Ministerstvem vnitra.

Systém sběru dat v tomto rozsahu a v této struktuře by při řádném připomínkovém řízení ve smyslu dodržení pravidel zákona o informačních systémech nikdy nemohl projít.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Dalším bude pan poslanec Korte, ale ten není přítomen. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci nového zdravotnického registru. Pro mne jako pro předsedu podvýboru pro ochranu soukromí je bezpečné zacházení s citlivými údaji vždy na prvním místě. Chtěl bych objasnit dvě věci. První jakým způsobem se s těmito daty bude zacházet? Budou spojeny citlivé údaje s rodným číslem, nebo budou anonymizovány? Děkuji za odpověď. Dalším bude pan poslanec Seďa. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, Ministerstvo obrany již od září roku 2014 vypisuje, ruší a znovu zadává tendr na pět vyprošťovacích vozidel. Po zrušení výběrového řízení dostal tuto zakázku Vojenský technický ústav, kdy původní zadání bylo v souladu se stanoviskem Úřadu pro hospodářskou soutěž. Já osobně nemám nic proti tomu, aby byl zvýhodněn český výrobce, když je armáda spokojena s jeho výrobky. Problém vidím v tom, že namísto přímého kontraktu s tímto výrobcem stanovujete požadavky na konkrétní technické řešení, čímž dochází k porušení jedné ze základních zásad zadávacího řízení. Z tohoto pohledu se ptám, pane ministře, zda celý proces tendru nemohl být řešen jiným, daleko transparentnějším způsobem a proč o této změně nákupu nebyl informován příslušný podvýbor výboru pro obranu, který má armádní akvizice ve svém portfoliu. Děkuji za vaši odpověď. Děkuji, pan ministr je přítomen, takže odpoví.

Děkuji, pane předsedo.

Čilí více než dva tisíce. Například je používá i integrovaný záchranný systém nebo některé těžařské společnosti.

Zadavatel v předmětné interpelaci (?) uvádí, že postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, když zadal veřejnou zakázku na pořízení vyprošťovacích vozidel státnímu podniku. Jelikož bylo poptáváno vozidlo, které svými vlastnostmi bylo jedinečné, doposud se na trhu nevyskytující, došlo k oslovení státního podniku, a dále i z důvodu specifických požadavků armády na toto vozidlo, u kterých bude nutno ověřit, zda jsou splnitelné, respektive proveditelné. Byl tedy osloven Vojenský technický ústav, státní podnik, který má možnost vývojově posoudit a zajistit jejich technickou proveditelnost. K tomuto je určena i první etapa plnění, v rámci které bude dodáno 3D zobrazení včetně technické dokumentace vozidla, vše po oponentním připomínkovém řízení.

Oba typy vozidel na sebe svým účelem, kterým je technické zabezpečení provozu a používání kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů, navazují. Děkuji za pozornost. Pan poslanec si přeje položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale podporuji vaši snahu pomoci státním podnikům zřizovaným Ministerstvem obrany a je dobře, že VTÚ udělá posouzení technické proveditelnosti. Nicméně se trochu obávám, že nastavené procesy pro nákup vojenské techniky či výstroje se trošku vracejí do dříve vyježděných kolejí. Tím mám na mysli požadavek na dostatek peněz a kupování a kupování.